Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců.

Nyní budeme přistupovat k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Má někdo nějaký jiný návrh? Pokud ne, nechám hlasovat. Ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 96. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Stanislava Berkovce a paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 96. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu.

Hlasujeme o celém návrhu pořadu 96. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. V hlasování pořadové číslo 2 přihlášeno 83 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. A nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Kateřina Valachová, které předávám slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám stručně představila návrh zákona na zvýšení ošetřovného rodičů po dobu uzavření škol a COVID19, takzvané krizové ošetřovné.